V malých obcích bez obecní rady je starosta klíčovým institutem samosprávy a voliči by měli mít možnost zvolit si ho přímo.

S argumentem Sobotkovy vlády, že se tím umenší role zastupitelstva, nemůžeme souhlasit. Starosta malé obce bez rozsáhlého aparátu nese velké břímě odpovědnosti. Jeho legitimita by tedy měla být větší. Vyhneme se případům, kdy lidé vyloženě nechtěli konkrétního starostu a dali to najevo ve volbách, nedostal preferenční hlasy a jeho spolustraníci ho přeskákali, ale politickými dohodami byl vynesen do čela obce jen hlasováním v zastupitelstvu. Vládní argument, že by byla nutná změna Ústavy, neobstojí.

Neobstojí ani argument vlády, že odvolání přímo voleného starosty místním referendem není výkon přímé demokracie, ale jen opakem voleb. Podle nás je to opakem přímých voleb a přímé vyjádření vůle voličů. Na počátku svého vystoupení jsem uvedla, že předložený návrh je návrhem rozsáhlým. Je tomu tak už proto, že změna způsobu volby se nutně musí promítnout do řady ustanovení dotčených zákonů. Samotný princip, na kterém tato novela spočívá, jsem myslím dostatečně objasnila, a těším se na další debatu. Přímou volbu starostů malých obcí vidíme z těchto i dalších důvodů, které jsem uvedla, jako přínos pro demokracii na komunální úrovni, a proto vás prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové, která je jedním z předkladatelů, a nyní žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Josefa Uhlíka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Omlouvám se. Co se týká mé zpravodajské zprávy, na začátek bych řekl... promiňte... bych řekl to, že s návrhem já osobně nesouhlasím, ale protože se dělí přímá volba na..., omezuje se počet obyvatel přímé volby starosty, ale můžeme o tom diskutovat ve výborech, takže nedávám návrh na zamítnutí v prvním čtení, a takto bych se zatím omezil. Omlouvám se.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady před chvílí hovořil o otevírání zákona o obcích, že to velmi nerad vidím, protože většinou to dopadne jako vždycky k horšímu, a tento případ já vnímám naprosto shodně. My už jsme tady několikrát vystupovali. Byly tady návrhy hnutí Úsvit, které jsme zamítli, a budeme v tom pokračovat. Musím říct... Možná některé kolegy ten zákon o obcích nezajímá... Pokusím se vám, pane kolego, zjednat trochu klidu na vaše vystoupení. Děkuji, pane předsedající. On ten návrh už má několik vad na začátku. Nakonec máme tady přes 6 tisíc obcí a rčení, že starosta malé obce má větší zodpovědnost než starosta velkého města, tak tuto myšlenku já rozhodně nesdílím. Velké město, velké starosti, malé město, také velké starosti, malá obec, také velké starosti. To tak prostě je!

Ale berte to tak, jak dneska probíhají komunální volby.

Tady už vidím první kámen úrazu v přímé volbě, protože to bude tak, že vždycky podle tohoto by měl být starosta nejsilnější strany nebo hnutí. To tak prostě je, protože ten další, který je třeba oblíbený, ty hlasy bohužel nezíská, protože je tam samozřejmě to politické zabarvení. Další bod, který tam vidím, odvolatelnost v referendu.

Tam je to přímo zakázáno.

Už tam vznikají určité třenice, protože vlastně bývalí zastupitelé určují podobu částečně podobu zastupitelstva nového. Musím říct, že zkušenosti z jiných zemí jsou různé. A my samozřejmě přímou volbu jsme si zakotvili do našeho ústavního systému již před několika lety, kdy proběhla přímá volba prezidenta, a myslím si, že ti, kteří ji tehdy vehementně prosazovali, dneska toho možná vážně litují.